12.

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte, kolegyně, kolegové, abych vám stručně připomněla obsah návrhu novely zákona, kterým se mění zákon o Státním fondu rozvoje bydlení. Cílem návrhu zákona je zejména rozšíření působnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. Nejedná se tedy v žádném případě o návrh na zrušení tohoto fondu ani na změnu jeho zaměření, ale naopak na rozšíření jeho stávajících činností. Rozhodně nebude bydlení nijak ochuzeno, naopak pro příští období počítáme s každoroční dotací ze státního rozpočtu a navýšením aktivit zejména např. o družstevní bydlení a další samozřejmě aktivity s bydlením související. Postupně převedeme vybrané podpory i Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou zaměřeny na obce a regiony, na tento státní fond, tak abychom všechny dotační tituly a nástroje měli, jak se říká, pod jednou střechou. Proto také navrhujeme změnu názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic.

Budeme nadále podporovat investice nejen do bydlení, ale i do udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů a do územního plánování, ale i např. do cestovního ruchu. Záměry však musí být v souladu se strategickými dokumenty a s koncepcemi schválenými vládou České republiky, např. s koncepcí bytové politiky nebo se strategií regionálního rozvoje a samozřejmě v souladu s veřejným zájmem. Rozpočet fondu však zůstane schvalován Poslaneckou sněmovnou, takže sami uvidíte, že výdaje na bydlení z tohoto fondu nebudeme nijak redukovat. V návrhu zákona se nově upravuje základní právní rámec způsobu a postupu fondu při poskytování podpor, který byl dosud stanoven v jednotlivých prováděcích předpisech, přičemž tato úprava nebyla vždy jednotná. Podrobnosti pak budou i nadále uvedeny v prováděcích předpisech. Z věcného hlediska bych chtěla podtrhnout také navrhované rozšíření možnosti poskytování dotací právě na družstevní podíly. Státní fond v současné době neposkytuje úvěry pro mladé na družstevní byty, protože zákon neumožňuje poskytovat dotace na družstevní podíly, tedy ani na odpočet na narozené dítě, který činí 30 tisíc korun. Dále se navrhuje doplnění ustanovení o využívání údajů z informačních systémů státní správy, které fond potřebuje ke své řádné činnosti. V souvislosti s kontrolní činností Státního fondu podpory investic je třeba výslovně zakotvit aplikaci zákona o finanční kontrole na postup tohoto fondu při provádění kontroly správnosti údajů uvedených v žádostech a dodržování podmínek poskytnutí a čerpání peněžních prostředků. Závěrem bych si tedy ještě jednou dovolila zopakovat, že přejmenováním Státního fondu rozvoje bydlení podpora bydlení nezaniká, pouze se otevírá prostor k realizaci dalších podpůrných opatření s bydlením přímo nebo nepřímo souvisejících. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Ivan Bartoš, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Děkuji za slovo, pane předsedající.